Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. My vlastně nevíme, co platí, a já to považuji za tolik závažné, že prosím o přerušení tohoto bodu do přítomnosti premiéra Fialy. Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Končím projednávání této interpelace.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?

Hlasování číslo 149, přihlášeno 109 poslanců a poslankyň, pro 90, proti 2. Návrh byl přijat. Přerušili jsme tuto interpelaci do přítomnosti předsedy vlády Petra Fialy. Končím projednávání této interpelace.

Ano, děkuji, zaznamenala jsem váš návrh. Do rozpravy se již nikdo nehlásí, končím rozpravu.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Přerušili jsme tedy tuto interpelaci do přítomnosti pana premiéra Fialy. Končím projednávání této interpelace.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Skutečně, jak jsem četla včera titulek neskutečné válčení ministra Válka. Včera mě zastavil spolumajitel velké lékárny v Praze, v centru Prahy. Říká, že by si byli schopni vyrábět různé léky, kdyby na to měli legislativu, kdyby měli suroviny. Prostě ministr Válek nic neřeší. Upozorňujeme na to přes půl roku. Nic se neděje!

Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 151, přihlášeno 111 poslanců a poslankyň, pro 96, proti dva. Návrh byl přijat. Ještě než otevřeme další interpelaci, přečtu omluvu: omlouvá se Jan Richter po celý jednací den z pracovních důvodů.

Zahajuji rozpravu a táži se, zda se někdo do rozpravy hlásí? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To znamená, že měsíční příspěvek činí zhruba 850 korun a náklady, které se vynakládají, jsou v částce zhruba 25 milionů měsíčně.

To znamená, že si to všechno musí teď policisté hradit ze svých rozpočtů a prakticky čekají, jestli tedy ke změně toho rozpočtu dojde. Protože pan ministr vnitra tady v tuto chvíli přítomen není, požádám, aby také tato písemná interpelace byla přerušena.